A stačí mi jedna taková smlouva, a když přijde kontrola, podložím ji: A milý kontrolore, já dodávám velkoobchodně podnikatelům. Na shledanou, já splňuji podmínky a nemusím mít zavřeno. Čili předkladatelé nemysleli na praktickou realizaci a opravdu plánují pouze vykostit ten původní zákon. Děkuji.

Děkuji.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo.

To schvalujeme. Nechci něco, nebudu to dělat. To je vše. Nyní vystoupení poslance Stanislava Grospiče, zatím posledního přihlášeného do obecné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážení kolegové a kolegyně, také bych chtěl přispět do diskuse k tomuto zákonu, a obzvlášť proto, protože vím, jak obtížně se tento zákon rodil a jaké množství zaměstnanců a veřejnosti na něj v podstatě čekalo. Mnohokrát tady zaznělo, že v řadě zemí Evropské unie, ale i jinde ve světě je běžné daleko větší omezení prodejní doby nejen o svátcích, ale například v neděli a nijak to neohrožuje prosperitu těchto zemí, nijak to neohrožuje životní úroveň jejich občanů.

Problém spočívá v tom, a ty námitky tady často zaznívají, že jsou samozřejmě jiné profese a jiná povolání, která vyžadují nepřetržitý provoz a musí být vykonávána i v dobách, kdy ostatní čerpají jim zákonem stanovené volno. Možná ten problém spočívá ale i v jiné oblasti.

Takže to je velký problém supermarketů.

A je to třeba i pro ty zaměstnance určitý moment, řešitelný problém, dohodnout se a získat určité volno.

Výrazně zhorší sociální postavení zaměstnanců. Já tady z toho důvodu navrhuji zamítnutí předloženého návrhu zákona. A do té doby, než dojdeme k třetímu čtení, než se přeruší třeba i to dnešní druhé čtení, dávám tento procedurální návrh.

Ale za Komunistickou stranu Čech a Moravy říkám, že my to zásadně nepodpoříme, máme jiné představy.